čini važan korak u uspostavljanju Bankovne unije koja podrazumijeva uspostavu integriranog financijskog okvira unutar euro područja koji će osigurati financijsku stabilnost i smanjivati prenošenje gubitaka bankovnog sustava na države, odnosno euro područje. Na države članice EU koje su potpisale sporazum, a još nisu dio Bankovne unije, primjenjivat će se pravila i obveze koje proizlaze iz sporazuma kada postanu dio Jedinstvenog nadzornog mehanizma i Jedinstvenog sanacijskog mehanizma. Budući da od datuma uspostave bliske suradnje sa Europskom središnjom bankom, RH postaje država članica sudionica u Jedinstvenom nadzornom mehanizmu i Jedinstvenom sanacijskom mehanizmu, potrebno je dakle, potvrditi navedeni sporazum, kako bi se ispunili preduvjeti potrebni za prijenos doprinosa prikupljanih u sanacijskom fondu u RH u Jedinstveni sanacijski fond. Dakle, omogućuje se prijenos doprinosa uplaćenih od strane kreditnih institucija u sanacijski fond u RH kojim upravlja DAB u Jedinstveni sanacijski fond uspostavljen na razini EU, a koji kao što je rečeno, predstavlja dio drugog stupa Bankovne unije u odnosu Jedinstvenog sanacijskog mehanizma. Jedinstveni sanacijski odbor je glavno financijsko tijelo za donošenje odluka u okviru Jedinstvenog sanacijskog mehanizma te odlučuje o upotrebi sredstava Jedinstvenog sanacijskog fonda. Jedinstveni sanacijski fond su u početku se sastoje od odjeljaka koje pripadaju državama članicama, dakle on je počeo funkcionirati 1.1.2016., a odjeljci će se tijekom 8 godina postupno objedinjavati u Jedinstveni sanacijski fond koji bi na kraju trebao doseći ... [[Govornik se ne razumije.]] od najmanje 1% iznosa pokrivenih depozita svih svim ovlaštenim kreditnim institucija svih država članica, a taj iznos se procjenjuje na razinu od 60 milijardi eura, a trenutno je na razini oko 33 milijarde eura. Prijedlogom zakona daje se ovlasti državnoj agenciji, DAB-u da u ime RH prenese sredstva sanacijskog fonda u Jedinstveni sanacijski fond. Prijenosom doprinosa država prinos doprinosa država članica koje postanu dio Jedinstvenog nadzornog mehanizma i Jedinstvenog sanacijskog mehanizma, nakon dana početka primjene Sporazuma trebao bi se izvršiti poštujući načelo jednakog postupanja prema ugovornim stranama koje sudjeluju u nadzornom mehanizmu i sanacijskom mehanizmu, dakle na dan početka same primjene Sporazuma. Također, Sporazumom je utvrđena obveza uplate doprinosa, dodatnog doprinosa, ako raspoloživa financijska sredstva sanacijskog fonda nisu dovoljna za prijenos u Jedinstveni sanacijski fond, a u iznosu utvrđenom odlukom Jedinstvenog sanacijskog odbora. Dodatni doprinosi prikupljat će se od institucija i podružnica institucija iz treće zemlje koje imaju odobrenje za rad u RH, razmjeru profilu rizičnosti institucije, određeno prema kriterijima za utvrđivanje rizičnosti, a u skladu s odredbama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.

Navedenom uredbom centralizirana ovlast za sanaciju uspostavlja se, povjerava, kao što sam rekao Jedinstvenom sanacijskom odboru, nacionalnim sanacijskim tijelima, kao i dijelovima jedinstvenih, Jedinstvenog sanacijskog mehanizma. Kao što je i rečeno, Jedinstveni sanacijski mehanizam predstavlja drugi stup Bankovne unije i čini ga Jedinstveni sanacijski odbor, nacionalna sanacijska tijela i Jedinstveni sanacijski fond kao zajednički sanacijski fond koji se financira sredstvima bankovnog sektora u EU. S ciljem osiguravanja ujednačenog financiranja sanacije u Bankovnu uniju, uspostavljen je Jedinstveni sanacijski fond i dakle, ciljano do 24. trebalo bi se taj fond postići razinu od 1% iznosa u osiguranih depozita svih kreditnih institucija s odobrenjem za rad u državama članicama. Što se tiče samih novosti, ovim prijedlogom zakona se od datuma uspostave bliske suradnje s Europskom središnjom bankom, RH postaje država članica sudionica u Jedinstvenom sanacijskom mehanizmu kojim se osigurava centralizirani mehanizam za sanacije svih kreditnih institucija s ... [[Govornik se ne razumije.]] u državama članicama sudionicama. Potom centralizirana ovlast za sanaciju unutar jedinstvenog sanacijskog mehanizma uspostavljena je i povjerena Jedinstvenom sanacijskom odboru i nacionalnim sanacijskim tijelima.

Uključivanje RH u Jedinstveni sanacijski mehanizam, potom Jedinstveni sanacijski odbor će osim općenite odgovornosti za učinkovito i dosljedno funkcioniranje Jedinstvenog sanacijskog mehanizma postati izravno odgovaran za izvršenje sanacijskih ovlasti nad dijelom kreditnih institucija i sa sjedištem u RH. Kad je riječ o subjektima, konkretno kreditnim institucijama i grupama kreditnih institucija za koje će Jedinstveni sanacijski odbor postati izravno odgovoran odnosno nadležan, odgovornost i ovlast za postupanje pri provedbi odluke i uputa Jedinstvenog sanacijskog odbora, dodijelit će se HNB-u prije donošenja odluke o sanaciji, a Državnoj agenciji za osiguranje od štednih uloga i sanaciju banaka nakon donošenja odluke o sanaciji od strane jedinstvenog sanacijskog odbora. Prava glasa na plenarnim izvršnim sjednicama jedinstvenog sanacijskog odbora imat će predstavnik HNB-a, a kad je riječ o pitanjima iz ovlasti DAB-a u skladu s podjelom ovlasti pri glasanju uzet će se u obzir njihovo mišljenje. Sredstva sanacijskog fonda osim za ostvarenje sanacijskih ciljeva služit će i za ispunjenje obveza prijenosa doprinosa koje su institucije dužne plaćati u skladu s Uredbom 806 iz 2014. u jedinstveni sanacijski fond. Nadalje, prijedlogom zakona predviđa se obveza institucija na koje se primjenjuje Uredba 806 na uplate doprinosa za jedinstveni sanacijski fond u skladu s odredbama Članka 70. i 71. rečene Uredbe u sanacijski fond kojom upravlja DAB. Navedene doprinose DAB će prenijeti u jedinstveni sanacijski fond. Potom za potrebe obračuna postignuća ciljeva, ciljane razine sanacijskog fonda uračunavat će se iznos doprinosa sanacijskog fonda koji će prenijeti u jedinstveni sanacijski fond kao novčana sredstva koja će se prenijeti iz sanacijskog fonda sukladno Zakonu o potvrđenju sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa jedinstveni sanacijski fond, dakle ovim prethodnim zakonom. Nadalje, ovim prijedlogom zakona dolazi do promjene u načinu prikupljanja određenih podataka. DAB više neće određene podatke prikupljati preko HNB-a odnosno HANFE kao nadležnih tijela već neposredno i samostalno. Prethodni doprinos za pojedinu instituciju i podružnicu institucije iz treće zemlje koja ima odobrenje za rad u RH obračunat će se na temelju podataka iz financijskih izvještaja dostavljenih DAB-u. Prijedlogom zakona propisuje se obveza institucija i podružnica institucija iz trećih zemalja sa sjedištem u EH na uplatu naknade za podmirenje administrativnih rashoda DAB-a vezanih uz funkciju sanacijskog tijela te suradnju s jedinstvenim sanacijskim odborom. Sam iznos godišnje naknade za administrativne rashode pojedine institucije i podružnice institucije iz treće zemlje koja ima odobrenje za rad u Hrvatskoj ne može biti veći od 5% iznosa njezinog godišnjeg doprinosa. Također, ovim prijedlogom zakona daje se mogućnost HNB-u odnosno HANFI i davanje naloga institucijama, u ovom slučaju kreditnim institucijama za koje nije izravno odgovoran jedinstveni sanacijski odbor da kontaktira potencijalne kupce s ciljem pripreme institucija za sanaciju, a kako bi se osigurala ovlast sanacijskim tijelima u fazi rane intervencije. Što se tiče stupanja na snagu, kao i prethodni zakon on bi stupio na snagu danom primjene odluke o uspostavi bliske suradnje iz Članka 7. Uredbe vijeća broj 1024 iz 2013. godine koji će se objaviti u službenom listu EU. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem državnom tajniku. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče, ma samo jedna informacija vezano za DAB koji će se u budućnosti integrirati u taj jedan jedinstveni sanacijski fond. Znamo da je on danas vanproračunski, izvanproračunski fond iako država ne isplaćuje, nego same banke uplaćuju taj novac i ukoliko dođe do bilo kakvih problema s depozitom izbacuje ga, zapravo plaća ga taj, plaća ga DAB, a u budućnosti vidimo da će to raditi jedinstveno sanacijsko tijelo. Pa me, čisto me zanima u komunikacijama s Europskom komisijom, a budući da je DAB danas sastavni dio i proračuna odnosno i ovdje glasanja u saboru zanima me da li će on se u budućnosti biti neće više biti sastavni dio dokumenata u proračunu.

Nakon prijenosa funkcije DAB-a će ostati u kontekstu osiguranja štednih depozita kao što sam i rekao, ovo je treći stup bankovne unije koji još uvijek je u pregovorima i nisam siguran s obzirom na brzinu odnosno sporost tih pregovora da će to skoro zaživjeti.

Uvaženi državni tajniče dozvolite mi jedan komentar. Dakle, treba svakako pozdraviti da rizik poslovanja snose vlasnici i vjerovnici, a ne porezni obveznici i to ove izmjene zakona donose. S druge strane definitivno kuna odlazi, to je namjera, to je put, ono što je zamjerka da se građane ipak o tom procesu ne pita ništa. Možemo zaključiti iz ovoga, barem je to moje mišljenje, da novca će biti, cijena će novca pasti kroz kamate, ali ono što mene brine, taj novac neće biti dostupan. Meni se čini da neće biti dostupan ni za hrvatsko gospodarstvo, ni za hrvatske građane. To je jedan od problema koji vidim u budućnosti. Mi u ovom trenutku, velike sistemske banke u RH su ZABA, Privredna banka i ERSTE. Što će biti, još jedanput postavljam pitanje, što će biti sa Hrvatskom poštanskom bankom i Croatia bankom koje su u vlasništvu RH? Koji su to mehanizmi koji će moći primjenjivati na te banke za, zbog njihovog održavanja? Izvolite odgovor. Pa pošto ste i sami dobro primijetili, sam fond pune prije svega sistemski važne banke, tako i ove banke koje ste spomenuli, a na razini EU je 1.300 negdje otprilike financijskih institucija koje će puniti ovaj fond kod nas ih je 24. Dakle i sama ta robusnost fonda koje će u budućnosti biti planiran na razini 60 milijardi trenutno je 33 daje za pravo vjerovati da će biti ovaj ispravnim radom samog odbora koji se osniva i gdje će članica, jedan od članica na kraju i RH sa svojim predstavnikom u ovom slučaju HNB brinuti i o takvim stvarima.

Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prvi je na redu poštovani kolega Ivan Lovrinović, Klub zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče sabora, kolegice i kolege zastupnici, poštovani državni tajniče, posebno pozdravljam vas građani koji nas pratite jer ovo je rijetka prilika da o ovako ozbiljnim temama možete čuti nešto jer na Hrvatskoj televiziji rasprava o bankovnoj uniji, o euru, a da o njoj o tome ne govore uvijek isti ljudi ili glavni ekonomisti nekih banaka koje su porobljavale hrvatske građane preko švicarskog franka itd. nema, jednostavno nema. Dakle, nekoliko puta sam tražio od predsjednika Sabora da temu Europske bankarske unije, pitanje uvođenja eura zašto ga ne treba još uvesti stavi na dnevni red na plenarnu sjednicu, nažalost to nikada nije prihvaćeno jer oni očito smatraju da su to manje bitna pitanja za hrvatsko gospodarstvo i hrvatsko društvo. Ovdje je riječ o temeljnim pitanjima budućnosti hrvatskog gospodarstva Hrvatske države i društva. Zašto? Jer vidimo kako sada Vlada odnosno njen predsjednik guraju u projekt euro, oni potpisuju, praktično ubrzano guraju. Zašto posebno sada za vrijeme predsjedanja Hrvatske EU? Želi se ostaviti dojam, pazite. Što vole odnosno kakva je situacija? Da centri moći uvijek vole slabe vlade odnosno slabe države odnosno slabe državne institucije, a slabi predsjednici vlada i njihova ekipa oni žele što prije predati odgovornost nekome drugom, konkretno u Bruxelles da bi se riješili te odgovornosti, pa prema tome, ako danas sutra bude nešto loše da onda mogu reći oni su krivi nismo mi. U tom smislu se sada vidite gura, vidite kako je brzo došlo na raspravu pitanje ulaska Hrvatske u Jedinstvenu bankarsku uniju, pitanje sanacije banaka i pristupanje tom jedinstvenom sustavu supervizije nadzora banaka. Zašto? Zato što je Jedinstvena bankarska unija uz tečajni mehanizam koji se zove ERM II to su dva ključna preduvjeta da bi danas sutra neka zemlja pristupila odnosno priključila se preuzela euro. E to vidite preko na vrat na nos žuri ova Vlada i njen predsjednik da što prije Hrvatsku ubaci u projekt euro i da Hrvatska što prije prihvati euro, a da pri tome ili ne razumiju kud srljaju ili razumiju pa to s namjerom rade za neke druge interese. Vidite, to su velika i važna pitanja na koja tražimo odgovore. Mi u stranci Promijenimo Hrvatsku smatramo da Hrvatska nije spremna za uvođenje eura, da treba na neodređeno vrijeme odložiti tu odluku. Zašto? Činjenica jest da smo mi potpisali u predpristupnom ugovorom, ali nismo mi potpisali, potpisali su isti ljudi koji danas ubrzavaju ovaj proces. Vidite, svih sedam poglavlja o pristupanju EU iz područja ekonomije potpisali su troje ljudi koji danas drmaju Hrvatskom, to je ministar financija, guverner HNB-a i bivša potpredsjednica Vlade HDZ-a, oni i danas vode glavnu riječ u hrvatskoj ekonomiji.

No poštovani građani vi znate da mi iz stranke promijenimo Hrvatsku ne volimo govoriti o ideologiji, ne volimo samo kritizirati, kritike nužno uputiti, ali zato ću sada navesti hrpu argumenata za ovo što sam maloprije rekao. Jesmo mi možda imali nekih velikih problema kao što su imale tamošnje banke?

U tom smislu možemo govoriti i reći da su banke postale danas najopasnije financijske institucije odnosno institucije koje najviše potencijalno već su pokazale rade i mogu destabilizirati kako financijski sustav tako i ekonomiju i čitave države odnosno narode. Zašto su one postale najopasnije financijske institucije? Zbog njihove enormne veličine i snage.

Nad tim se treba zamislit. E sada, postavlja se elementarno pitanje zašto nas gurate u euro, zašto nas gurate u Europsku bankarsku uniju? Kao odgovor je sljedeće, pa idemo prema Europskoj bankarskoj uniji, znati oni su uredniji, oni će to bolje nadzirat, mi smo vidite kod nas to ništa ne funkcionira bit će nam bolje. Ali ja ponavljam, mi nismo imali proračunske izdatke od 2008. do danas glede promašaja odnosno stradavanja hrvatskih banaka. Zašto? Jel one su tako male da se nisu bavile poslovima špekuliranja na međunarodnim tržištima i to je naša sreća inače bi nastradali. S druge strane, što će nam ERM II? Pa mi ERM II tečajni mehanizam imamo već 25 godina. Kako to mogu dokazat?

To se u ekonomskoj teoriji smatra stabilnim fiksnim deviznim tečajem. Dakle ako smo imali stabilan devizni tečaj 25 godina, ako smo imali stabilno bankarstvo relativno bolje u odnosu na ove gubitke, onda se postavlja pitanje zašto naše gospodarstvo nije uzletjelo? Zašto nismo imali puno više stope gospodarskog rasta? U čemu je problem? Vidite to traži odgovore. Znači nije kvaka u tome da mi, da smo mi imali nestabilan devizni tečaj, da smo imali probleme, da smo imali ogromne gubitke banaka zbog ulaganja vani, ne. Ma stvar je u tome da mi ne možemo nigdje uspjeti, nema te unije, saveza, nazovite kako hoćete gdje Hrvatska može uspjeti dok se ne riješi, ne obračuna sa ovim domaćim mangupima, sa domaćom korupcijom, klijentelizmom, bez toga mi ne možemo ništa napraviti. Nema tog saveza, nema te unije. Znači mi moramo prvo raščistit sa svojima inače ništa nećemo napraviti. Ajmo uzeti primjer iz Europe, o tome se isto, kada ste dragi građani čuli, slušali o tome da je npr. u Njemačkoj Deutsche Banka najveći problem, najveća potencijalna ugroza za njemačko gospodarstvo, a i europsko je Deutsche Bank, kako to koja je stara 146 godina, koja je pojam bankarstva u svijetu. Ona sada grca u dugovima, ona ima dugova otprilike oko 1.400 – 500 milijardi EUR-a. Nitko ne zna u Njemačkoj kako će riješiti problem Deutsche Banke, o tome se pokušava se to i tamo pokušavaju preko toga preći, ali ne može. Ona se, ona je bila jedna od najvećih praonica novca u svijetu, platila je samo u Americi 14 milijardi dolara kazne za to. Dakle, mi imamo posla sa mega bankama, vidite Deutsche Banka koja je bila primjer ugleda, svjetskog ugleda jedne banke kako se srozala. Prema tome, to potvrđuje ovu tezu što sam rekao da su banke postale potencijalno najveća opasnost za svijet i nacionalne ekonomije. E sad, što bi nama donijelo da superviziju preuzme jedinstveno tijelo iz EU? S druge strane što treba reći što je pozitivno npr. u ovom zakonu, u ovim direktivama. Pozitivno je da će u slučaju gubitaka banaka u EU pa i kod nas najprije platiti dioničari. Međutim, sada ljudi misle e ako plate dioničar to će biti dovoljno da saniraju jednu banku ili više banaka, ma kakvi pa to nije ni izblizu, ni izdaleka dovoljno. Pa vidjeli smo u prošloj krizi da nije država središnje banke da nisu ubacile ogromne količine pomoći kredita te bi banke propale i povukle za sobom čitava gospodarstva. Dakle, preozbiljne su ovo teme o ovome se ponavljam u hrvatskim službenim medijima uopće ne govori, ako se govori govori se navijački sa jedne strane, da se ide samo u prilog ove Vlade koja nas kao guske u magli gura u ovaj projekt bez kritičkog promišljanja. U tom kontekstu postavlja se pitanje što je sa bankarstvom u Hrvatskoj, pa naše su banke 90% nisu to naše banke, to su banke 90% u stranom vlasništvu. Stranka Promijenimo Hrvatsku doći će voljom građana u poziciju i mi ćemo izvršiti pritisak da u narednih nekoliko godina najmanje 50% banaka vratimo u hrvatsko vlasništvo. Ovakav postotak stranog vlasništva od 90% imale su Poljska, Mađarska i druge zemlje. Poljska i Mađarska su već vratile svoj udio na 50%, onaj tko misli da može voditi neku ekonomsku politiku, a da nema barem 50% banaka u svom vlasništvu taj se grdno vara odnosno pokazalo mu je proteklih 15-20 godina da to nije, da to nije dakle istina. Prema tome, ne smijemo srljati u projekt EURO ukoliko bude se, a vidim da se srlja i žuri, da se pokaže, da se dodvori ova vlada centru i centrima moći u Bruxellesu i Frankfurtu, mi iz Stranke Promijenimo Hrvatsku, a vidimo da postoji raspoloženje i kod drugih nekih oporbenih stranaka pokrenut ćemo referendum. Neće biti druge. A zato što nisu pristupile ni projektu EURO, nitko ih ne prisiljava. Izašla je Velika Britanija, Brexit to je neviđeno teška poruka. Mi ovdje nismo raspravljali o sadašnjosti i budućnosti EU, taj projekt su preuzeli financijski kapital, financijska oligarhija, a narod i suverene države su bačene u kut. Dakle, izvorni začetnici plemenite ideje EU oni se prevrću vjerojatno u grobu kad vide, oni su željeli uniju suverenih naroda. Tu ideju je preuzeo krupni kapital, financijska oligarhija i ona će ga nažalost to moram reći upropastiti. Projekt EURO je velika šteta. Zašto? Zato što se forsira. Daleko je primjereniji bio mehanizam koji se zvao ERM I, koji se temeljio na obračunskoj valuti koji se zvao ACQUIS i gdje su zemlje mogle ulaziti i izlaziti, ako se nađu u nekim problemima napuste određeno vrijeme pa se vrate. Ovdje ako se uđe, predviđeno je da nema izlaska. Projekt i unija u kojoj nije predviđen mogućnost fleksibilnosti da izađeš, pa se oporaviš, taj projekt će sam sebe unutra početi destruirati i dakle voditi prema propasti. U tom kontekstu, u tom kontekstu dakle da zaključim Stranka Promijenimo Hrvatsku traži odnosno zalaže se i mi ćemo napraviti, utjecati da se provede to da se postotak domaćih banaka u Hrvatskoj poveća na 50% I druga stvar zašto EU, evo sad predsjedamo, zašto proteklih godina nije uveden red, zašto je se pojavila sad situacija u Zagrebačkoj banci da je postala praonica stranog novca? Zašto već sada kad je to objavljeno zašto iz Frankfurta iz Europske središnje banke iz Bruxellesa ne dođu pomoći da znači nakon ovog izvještaja HNB-a koji je gotov koji je debeo po mojim informacijama, ali se ništa ne otkriva. Zašto ne dođu dakle njihovi, njihove institucije da Hrvatskoj pomognu kao zemlji slabih institucija, ova država je slaba. Prema tome, tu se vidi da je jednostavno Bruxelles traži neke stvari da se naprave propagandno, a državi članici je prepustio da se bavi svojim poslovima, da tolerira korupciju, klijentelizam i sve ostalo. Zašto se dopuštalo bankama, zašto nije reagirala Europska središnja banka i ostale kada se ovdje trgovalo kreditima u švicarskim francima? Zašto se dopušta Agencijama za utjerivanje dugova da ovako teroriziraju građane? Sve dragi građani imamo ustvari jednostavan zadatak, na sljedećim izborima ili ćemo podržati promjene i dovesti nove ljude ili budimo spremni na konačni slom. Hvala. Idemo na drugi klub zastupnika, to je HDZ poštovana kolegica Grozdana Perić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Pred nama je objedinjena rasprava o je Konačnom prijedlogu Zakona o potvrđivanju sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond, to je drugo čitanje i o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava. Naime, tijekom proteklih desetljeća unija je napredovala u stvaranju unutarnjeg tržišta bankovnih usluga, ono je ključno za poticanje gospodarskog rasta u uniji i odgovarajuće financiranje realnog gospodarstva. Međutim, financijska i gospodarska kriza pokazala je da je funkcioniranje unutarnjeg tržišta u tom području ugroženo i da raste rizik od financijske fragmentacije, to je pravi izvor zabrinutosti na unutarnjem tržištu i na unutarnjem tržištu na kojem bi banke trebale moći provoditi značajne prekogranične aktivnosti.

Prvi je trebao govoriti kolega Gordan Maras međutim nema ga pa gubi pravo govora i po ovoj točci općenito i nakon toga ide poštovani kolega Ivan Lovrinović, izvolite. Hvala. Evo maloprije smo čuli čak na moje iznenađenje i predstavnika SDP-a koji se smatraju najvećom oporbom u Saboru, da oni imaju identično gledište po ovom pitanju kao i HDZ-ova koalicijska skupina, potpuno isto. I to je recimo zanimljivo. To ustvari govori, potvrđuje ono što govorim već nekoliko godina, da su te dvije stranke već odavno trebale biti velika koalicija jer kada je u pitanju svađa oko toga kakvu ko lutku spaljuje za fašnik, kako se ploče pišu ili podjela partizani-ustaše itd., e onda to je plodno tlo, onda se okupi ovdje veliki broj zastupnika ali kada je rasprava o ključnim pitanjima hrvatskog gospodarstva, države i naroda kao što je pitanje stanja u EU-u, kao što je pitanje uvesti euro ili ne, odnosno kada ga uopće uvesti, e vidite, onda nema razgovora, onda nema razgovora, zašto? Jer su te vladajuće ekipe koje su dosad vodile Hrvatsku, one su naprosto izvršavale, puki izvršitelji nalogodavaca iz Bruxellesa i Frankfurta. Vidite, to je naša realnost i ono što se događa ali da je ne bi ostao na razini onoga da neko kaže evo ovaj govori neke ideološke fraze, ja ću govoriti u nastavku znači ovoga svoga vremena samo u argumentima. Visite, stupanj koncentracije banaka u EU-u je postao nepodnošljiv, najvećih 4, 5 banaka u pravilu drže 70 do 80%, 65 do 80% ukupnog bankarskog tržišta. U Hrvatskoj 5 najvećih banaka drži 81% ukupne imovine bankarskog sustava, 90% banaka u Hrvatskoj su u stranom vlasništvu. Mi smo ovdje čuli tehnička izlaganja koja se svode na prepričavanje što piše u prijedlogu ovoga zakona a da nema, nije bilo ni trunke politekonomskog pristupa kako će se to odražavati na hrvatsko gospodarstvo, položaj hrvatskih građana i stabilnost hrvatske države i naroda. Znači nema tog pristupa već se iznose jednostavno tehnički detalji koji su nama poznati, to može svako pročitati. Dakle, moramo smanjiti koncentraciju u hrvatskom bankarstvu. Nadalje, stav stranke Promijenimo Hrvatsku i mi ćemo to napraviti jest da u narednih nekoliko godina, najmanje 50% banaka u Hrvatskoj će morati biti u domaćem vlasništvu, to su naučile taj primjer što znači imati odnosno izgubit banke, Mađarska, Poljska, one su također imale 80, 90% banaka u stranom vlasništvu, sada su vratile udio domaćeg vlasništva, što privatnog, što državnog na 50% i više. Nadalje, ovdje se ne govori dakle kaže se da će se supervizija provoditi prema najvećim bankama, negdje prema onima koji imaju 30 milijardi eura bilancu i više, u Hrvatskoj pošto je mala zemlja manje a što će biti s malim bankama? Ponavljam ono što sam maloprije rekao, vi gurate pristupanje Hrvatske u bankovnu uniju i tečajni mehanizam ERM II u pravo zbog toga što su to preduvjeti za brzo uvođenje, da što prije uvedete euro a ponavljam, nismo spremni za uvođenje eura, nemojte obmanjivati hrvatske građane i javnost, ja vam to govorim kao političar i kao ekonomski stručnjak, zašto, jer Hrvatska godinama ima fundamentalne neravnoteže u ekonomiji. Što je fundamentalna neravnoteža? To znači kad imate kontinuirani deficit u vanjsko trgovinskoj bilanci. A proteklih 10 g. Hrvatska je zabilježila 700 milijardi kuna deficita kumulativno u trgovini sa svijetom u međunarodnoj razmjeni. 700 milijardi kuna, znači svake godine u prosjeku 70 milijardi kuna. Nije točno kad premijer govori sa svojim ministrima da ste smanjili javni dug, gospodo, preuzeli ste državu kad je bila zadužena 284 milijarde kuna, javni dug, sada iznosi 298 milijardi a niste tome pridodali 9 milijardi dugova u zdravstvu, niste tome pridodali barem još 10, 12 milijardi dugova trgovačkih društava u vlasništvu lokalne uprave kao što je Zagrebački holding i dalje. Nije točno da ste smanjili vanjski dug, niste ga smanjili za euro, vi ste ga preuzeli kada je bio 40 milijardi eura, vanjski dug Hrvatske, a on sada iznosi 43 milijarde eura, znači povećali ste ga za 3 milijarde. Prema tome, mi smo u fundamentalnim neravnotežama i svako ko je pametan u EU, on će nas odbiti. Usprkos nevjerojatnih odnosno nepromišljenih nakana da se to napravi brzo. Ja znam da je za jedan broj vas pitanje uvođenja eura tehničko pitanje, zašto, pa zato što očito najvećim djelom, znam da niste ekonomisti pa ne razumijete dovoljno jel je sa pozicije građanina to zaista tehničko pitanje međutim s pozicije gospodarstva gdje je tečajna politika izuzetno važna, to je ključno pitanje. Kako to vidio? Pa evo dragi građani, prema rezultatima instituta znači udruženih sindikata EU-a, pokazalo se da je Hrvatska među 5 zemalja gdje se realna plaća u zadnjih 10 g. najviše smanjila, realna kupovna moć, ona je u Hrvatskoj pala za 5% Pa znači usprkos tome što se stječe dojam da plaće rastu, ali realna kupovna moć se smanjila 5%, zašto? Zato što Hrvatska 25 g. provodi politiku nerealnog tečaja, fiksnog deviznog tečaja i pošto taj tečaj ne može pomoći on šteti izvozu onda jedini način da se povećava konkurentnost je da poduzetnici smanjuju plaće svojim radnicima. To se naziva interna devalvacija. Jeste li spremni za to? A ja vam poručujem s ovog mjesta, brzo uvođenje EUR-a, nepromišljeno dovest će do porasta cijena, znači imat ćemo hrvatske plaće, a europske cijene. Jeste li spremni za to? Dakle promislite dobro. Pa naravno da ovi ovdje koji sjede i drugi koji, njima je svejedno, oni imaju visoke plaće, njima možete uvest koji hoćete valutu, njima je svejedno, ali dragi građani vi odnosno mi nismo u istoj poziciji. Ukoliko stvari ne budu išle kako treba zaista ćemo pokrenuti referendum po pitanju EUR-a jer ovo je jedna nesuvisla politika. Mi vidimo da je ideja EU definitivno ugrožena, da ona se ne ostvaruje u smislu unije suverenih naroda i država, nego ovo je postala unija suverenog kapitala i financijske oligarhije koja će zaista upropastiti ovu inače jednu humanu i jednu dobru, dobru ideju. Međutim, daleko veći problem od ovog pitanja osiguranja depozita načina sanacije banaka u bankarskoj uniji je kreditna politika banaka. Ona je u Hrvatskoj vrlo problematična, da ne kažem pogubna. Zašto? Znači ukupni krediti stanovništvu iznose 60%, a ukupni krediti poslovnom sektoru jedva 40% Znači u prijevodu, ako financirate više potrošnju od proizvodnje onda pilite granu na kojoj se sjedi. Dakle, prošle godine sve su banke poljoprivredi, svima koji rade u poljoprivredi odobrile jedva 5,5 milijardi kuna. Industrija se sve manje financira, sve se više financira turizam, trgovina, znači bankarski sustav je u proteklih 15-20 godina temeljito promijenio privrednu strukturu u Hrvatskoj. To su pitanja o kojima moramo pričati i način na koji moramo pričati. Naravno, to nećete čuti ovdje od dvije stranke koje su vodile Hrvatsku do sada, oni će hvaliti ovo. Zašto? Jer vide koliko su satrli hrvatsko gospodarstvo i sad žele odgovornost prebaciti na Bruxelles, Frankfurt ili već bilo gdje u EU. Zato mi, koji smo prava oporba i ljudi koji imaju znanja mi smo dužni odgovoriti, upozoriti na ova pitanja i da vidimo kuda stvari idu. Na kraju krajeva, ako sustav funkcionira kako treba, članica smo EU, zašto je EU dopustila da se u Hrvatskoj pere novac u Zagrebačkoj banci? Pitanje u kojim bankama se još oprao, a da ne znamo. Pozivam HNB da hitno objavi, tko je, kada i koliko opravo novca u Zagrebačkoj banci. Neka objavi najvažnije zaključke iz nalaza, ne zašto ih skriva, proglašava da ne može zbog sudova, zbog ovoga, zbog onoga. Vidite rekao sam uz pravosuđe da je je HNB drugi najveći destabilizator hrvatskog gospodarstva i društva.

Hvala predsjedniče. Uvaženi kolega Lovrinović, dakle vi s pravom se pitate kako je izostala rasprava vezano za uvođenje EUR-a međutim jasno je sad posve i tu se s vama ne slažem, nema rasprave oko uvođenja EUR-a, EUR-o će se uvesti, u tom smjeru se ide i čak predstavnici Vlade kažu kako je to, to je jasno rekao ministar Marić kako je samim pristupnim ugovorom definirano da će Hrvatska uvesti EUR-o. E sad, vi se s pravom pitate što to znači za hrvatsko gospodarstvo, za hrvatske građane. Ako raste BDP onda od njega najviše koristi imaju oni najbogatiji, ako BDP počne padati najviše to osjete najsiromašniji. I to je strah zapravo od uvođenja EUR-a. Nije strah ako nama budu stvari krenule na bolje, ako BDP bude rastao, novca će biti, banka će tad dat novac, ali ako bude krenulo po zlu, banke su centralizirane, sve će se zajedno okupiti u jednu, jedan ajmo reći ovako konzorcij i oni neće dati više novaca onima kojima je potreban za razvoj gospodarstva i tu će biti problem. Hvala kolega Žagar na pitanju, vi ste utvrdili ključnu stvar s kojom se slažem da je EU skup heterogenih država gospodarstava gdje imamo najjača gospodarstva i najslabija. Prema tome, pa zato i govorim stalno i tražimo to je pitanje zdrave pameti, nije problem kad je dobra situacija, međutim kad dođe do vanjskog šoka, do ekonomske i financijske krize nastradat će najviše oni najsiromašniji. Pa to smo vidjeli na primjeru Grčke kada joj nisu htjeli pomoći, a ono što su joj pomogli još su je više zakucali, znači gurnuli u živo, u živo blato. Grčka, Grčkoj samo dragi Bog može pomoći. Oni su ponovo povećali javni dug sa 170 na 183%, znači tamo nema rješenja. Zato je važno da se vratimo zdravoj logici i nije točno da mi moramo uvesti EUR-o, potpisali smo da treba, ali ne piše precizno kada. Možemo za 5, 10, 20, 50 godina, tako je potpisale i druge zemlje i oni čekaju, ali ne želje srljati poput Češke, Poljske, Mađarske, Rumunjske itd.

Od 2015. pa praktički do današnjega dana, dakle 5 godina od usvojenog zakona mi to povjerenstvo nismo imali. Ono se nije moglo oformiti unatoč tome što je u nekoliko navrata raspisivan javni poziv, ali interesa za to nije bilo naprosto zbog toga što većina ljudi koji bi se prijavljivali nisu imali osnova da to čine, da netko tko dolazi iz Osijeka ili Vukovara ili Pule ili Rijeke sam snosi svoje troškove putovanja za dolazak na sjednicu, sam troši svoje vrijeme i svoj dan i do 2019. godine kada je izvršena izmjena i dopuna zakona onda su stečeni uvjeti da se osiguraju naknade za članove ovih povjerenstava. Dakle, odbor koji je prema Poslovniku Hrvatskoga sabora tijelo ovoga Sabora koje raspisuje javni poziv koje obrađuje pristigle prijave i koje odlučuje o tome koji od kandidatkinja i kandidata ispunjavaju u najvećem i najboljem stupnju uvjete za članstvo u ovom povjerenstvu. To radi od 10. mjeseca prošle godine pa evo do danas. Dakle, temeljem javnog poziva prijavilo se 26 kandidatkinja i kandidata. Od tih 26 kandidatkinja i kandidata 11 je ispunjavalo uvjete. U kom smislu? Ili u smislu toga da su podnijeli potpune prijave u skladu sa pravilima propisanim u javnom pozivu ili da su te prijave bile predane na vrijeme. I treći uvjet koji je propisan zakonom, a to je da osobe nisu kažnjavanje ili da se protiv njih ne vodi kazneni postupak. Da osobe nisu kažnjavanje, stručne službe odbora su bile dužne provjeriti kod Ministarstva pravosuđa i Ministarstvo pravosuđa je dostavilo podatke o tome da li je netko od kandidatkinja ili kandidata bio kažnjavan bilo kazneno ili prekršajno. A same kandidatkinje i kandidati su bili dužni dostaviti potvrdu o tome da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, ne samo kazneni nego i prekršajni ili bilo koja druga vrsta zakonom predviđenog postupka.

Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Pupovac. Radi se uistinu o ljudima koje predlažete i koje odbor predlaže s ozbiljnim životopisom i sa jednim životnim i profesionalnim integritetom. Međutim, prema čl. 5. Zakona o policiji kojim je uglavnom definiran rad povjerenstva čini mi se da se njihova uloga iscrpljuje isključivo u tome da pošalju jednu vrstu etičkog apela, da na kraju opet čitav postupak pritužbe i odluke jel pritužba opravdana ili nije, ostaje u rukama policije, napravimo dvostruki krug, demonstrirajmo jednu vrstu etničnosti i povjerenstvo svodimo na tijelo koje proizvodi apele i upućuje ih nadležnom saborskom odboru i Saboru, čini mi se da bi trebalo ojačati rad povjerenstva. Poštovani kolega Vučetiću, ja mislim da je vaša briga oko ovlasti rada ovoga povjerenstva opravdana ali ovaj odbor nije imao priliku da može značajnije izmijeniti tu vrstu odnosno taj dio zakona, taj članak međutim ovaj odbor će biti sasvim sigurno posvećen nalazima ovoga povjerenstva i neće pustiti povjerenstvo da se samo snalazi u komunikaciji sa ministarstvom i u radu sa ministarstvu već će to uzeti kao dio i svojih važnih, bitnih supstancijalnih obaveza jer je ovo jedna od ključnih ovlasti koje ovaj odbor ima, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i stalo nam je da to povjerenstvo profunkcionira. Druga replika, kolega Žagar, izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Pupovac, dakle ovu vam repliku upućujem prije svega kao kolegi u Hrvatskom saboru ne kao predsjedniku odbora. Naime, spomenuli ste ključnu godinu 2015., izmjenu zakona, dakle do tad su bila, bila je namjera ustrojiti povjerenstvo po policijskim upravama, međutim to je izostalo, vi ste naveli jedan od razloga što je sigurno sad u ovim izmjenama je omogućilo da se povjerenstvo oformira, to je naknada članovima, mislim da je to priječilo i rad u pojedinim policijskim upravama jer se vrlo mali broj kandidata javio a to je jedini način da civilno društvo kontrolira rad policije i zanima me čisto evo vaše mišljenje, može li se u budućnosti očekivati prije svega i prijedlogom evo i nadležnog odbora, da se ipak da zažive povjerenstva na razinama županija, dakle policijskih uprava jer to bi bio direktan korak građana sa postupanjima policije ne samo u smislu u njihovom nadzoru nego i suradnji sa policijskim službenicima? Poštovani kolega Žagar, Odbor za ljudska prava će pažljivo analizirati izvještaje o radu ovoga povjerenstva i ukoliko bude ustanovljeno, a ovo povjerenstvo iako je prvo, iako je oformljeno nakon više pokušaja, po našem mišljenju ima dobar sastav, dobra sastav u pogledu balansa između stručnjaka, eksperta, pripadnika akademske zajednice u našoj zemlji i istovremeno ljudi koji su profesionalci, koji su ili bili ili još uvijek su dio policijskog sustava i ljudi koji su poznavaoci toga kako funkcionira državni sustav i državni aparata općenito.

Sada ćemo prijeći na raspravu, prvi je na redu Klub zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Dražen Srpak, izvolite.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolege zastupnici. Imenovanje članova Povjerenstva za rad po pritužbama u MUP-u je od velikog značaja za pravilno funkcioniranje toga sustava. Vjerovatno bi trebalo s obzirom na težak posao koji rade policijski službenici čak i ustrojiti povjerenstvo za pohvale tih istih pogotovo danas kad evo smo u vremenima koja su vrlo komplicirana i zbog izbjeglica a sada i zbog korona virusa gdje su direktno ljudi izloženi na samom graničnom prijelazu na kojem sam i osobno godinama radio u raznoraznim ugrozama. Zakonom o policiji, točnije čl. 5. se određuje da Povjerenstvo za rješavanje pritužbi za rad u policiji čini 9 predstavnika građana a koje imenuje i razrješava Hrvatski sabor kojem prijedlog daje Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Temeljem gore navedenog članka spomenutog zakona, članovi povjerenstva biraju se temeljem javnog poziva, na temelju prijedloga organizacija civilnog društva, organizacija stručne javnosti i nevladine organizacije ili su se osobno javili na javni poziv. Da se članovi povjerenstva imenuju na vrijeme od 4 g. s mogućnošću ponovno imenovanja, određeno je odredbom čl. 5. d. Zakona o policiji. Navedenim člankom određeno je za člana povjerenstva ne može biti imenovana osoba koja nije državljanin RH, koja je član političke stranke, koja je bila osuđena ili se protiv nje vodi kazneni postupak za kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti, koja je osuđena ili se protiv nje vodi postupak za prekršaj s obilježjem nasilja ili za teži prekršaj za koji je propisana kazna zatvora. Na 34. sjednici kao što je rekao i prije predsjednik tog odbora, g. Pupovac, za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, utvrđen je tekst javnog poziva za podnošenje prijedloga za imenovanje članova Povjerenstva za rad po pritužbama u MUP-u. Isti je objavljen i u Narodnim novinama i na stranicama Hrvatskog sabora u listopadu 2019. godine. Na javni poziv pristiglo je 26 prijava, analizu svih pristiglih prijava izvršila je radna skupina koja je bila osnovana zaključkom odbora te se utvrdilo da je od 26, 11 pravovaljanih i odboru se predložilo 9 kandidata za članove Povjerenstva za rad po pritužbama u MUP-u. Na 37. sjednici održanoj 23. siječnja, nakon rasprave, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora, jednoglasno je sa 9 glasova „za“ utvrdio prijedlog odluke o imenovanju tih članova za rad po pritužbama u MUP-u. Nadalje ću ustvrditi tko su predloženi članovi i sa kojim referencama, to su uglavnom ljudi sa pravnim fakultetom, sa iskustvom u MUP-u, u Hrvatskoj vojsci, u civilnom društvu, znači doc.dr.sc. Teo Giljević, Dubravka Grozdanović, Milan Jurković, Tonči Majica, doc.dr.sc. Aleksandar Maršavelski, Nenad Rukavina, Marijan Šuperina, Evelin Tonković i Tibor Varga, na temelju iznesenog jasno je da se radi o kandidatima koji svojom izobrazbom i iskustvom mogu odgovoriti postavljenoj ulozi zaštite građana, ali i policijskih službenika jer prečesto su pritužbe i neutemeljene i na taj način se mogu riješiti možebitni sporovi u postupanju. Klub HDZ-a će ovaj prijedlog podržati. Hvala lijepa. Sada je na redu gospodin Ranko Ostojić ispred Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite. Štovane kolegice i kolege zastupnice i zastupnici.

Želio bih također napomenuti da ovo nije jedino tijelo koje nadzire rad u policiji i namjere koje su bile vezano za tijela koja bi nadzirala rad policije čak i u policijskim upravama pa se to mijenjalo u zakonskim rješenjima, namjera je bila da se civilno društvo koje ima svoj ustroj, interes, udruge itd., čak se i financira između ostaloga u tom segmentu i za taj dio posla očekivanje je bilo da bi njihov interes trebao biti između ostaloga da sudjeluju i u radu i u nadzoru nad radom policije. Očito da ta namjera nije prošla, evo vidite u ostalom iz podataka nakon izmjene zakona da je stiglo 26 prijava, 11 da je bilo važećih od toga je 9 osoba predloženo, to samo govori da nema šanse da se može očekivat da bi eventualno sve one udruge civilnog društva koje napominjem imaju čak i projekte ili se sufinanciraju iz državnih, općinskih ili sličnih fondova možda mogli to raditi i bez opterećenja proračuna. Međutim, ta namjera očito se danas vadi kao mogućnost da radi toga nismo imali dugo vremena povjerenstvo. A ja bi na iskustvu Vijeća za građanski nadzor rada sigurnosnih sustava rekao da je to kontinuirano bila, sada ću reći opstrukcija između ostaloga da se ne dogodi da postoje tijela koja bi mogla biti od koristi svim onim građanima koji žele dat žalbu, predstavku i da onda to tijelo može utvrditi da li je nešto utemeljeno ili ne. Što se tiče povjerenstva koje je definirano Zakonom o policiji o rješavanju pritužbi na rad policijskih službenika, uvijek postoji mogućnost da se ima dodatno naprave ovlasti da im se osigura mogućnost da mogu više toga napravit. Ja isto tako moram izraziti skepsu da će možda biti situacija u kojima će biti nedostupni određeni dokumenti.

U Vijeću za građanski nadzor nakon imenovanja provodi se sigurnosna provjera i to temeljna sigurnosna provjera za sve članove i tek onda mogu pristupati svim klasificiranim dokumentima i time imaju jaču snagu odnosno u boljim su uvjetima da mogu zaista provjeriti određene predstavke odnosno ono na što se građani pritužuju. Što se tiče ljudi i Odbora za ljudska prava, ja moram reći i istać da bez obzira što Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost matično radno tijelo i po našem Poslovniku pa čak i ovome dijelu nadležnosti ovo je bilo rješenje koje je napravljeno upravo sa ciljem da bi se ojačala civilna kontrola. Naime, postoji niz sustava koji kontroliraju rad policijskih službenika i jedan je gdje policija sama sebe kontrolira, to su odjeli unutar policijskih uprava koji postoji, koji utvrđuju zakonitost rada policijskih službenika. Drugo odgovornost čelnika unutar policijskih uprava koji moraju opravdat uporabu prvenstveno sredstava prisile kod takvih postupanja. Treći dio su naravno i povjerenstva za žalbe, ali moram reći i ministrova ovlast, a to je da temeljem unutarnje kontrole može provjeravat određene predstavke i ono šta građani smatraju da im je povrijeđeno eventualno pravo. Daljnji dio je naravno parlamentarni nadzor kroz Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost koji za razliku od svih drugih tijela ima pravo uvida u sve dokumente. To je situacija u kojoj se parlamentarni nadzor i može provoditi, između ostaloga uskoro ćemo imat i neposredni nadzor koji će se odvijati u Hrvatskoj policiji temeljem odluke Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Sve to skupa daje ipak jednu na papiru prilično dobru sliku, ali dosta slučajeva je bilo u kojima smo se mogli uvjeriti da građani izražavaju nezadovoljstvo, a ja smatram da je iz svega ovoga najvažnije naravno i ciljevi su izgradnja povjerenja u institucije države.

Zato mislim da je jako važno da shvatimo da je evo čak i Hrvatska u ovom trenutku predsjedava tijekom koje kontrolira Europol, znači europsku policiju, agenciju koja je formirana od strane Europske komisije i koja postoji u EU, pa je sasvim logično da ne otežemo više i treba zaista napraviti ovaj civilni dio postupanja odnosno civilni dio za eventualno rješavanje pritužbi. Ja bi se poslužio samo onim jednim slučajem koji smo imali vezano za novinarku Klancir kao dobar primjer koliko je zapravo važno da u javnosti nešto šta postane izuzetno bitna tema bude riješeno upravo temeljem povjerenstva za rad po pritužbama koje će na neki način bit poluga i nama saborskim zastupnicima da dobijemo uvid je li negdje povrijeđena ili nije. Svatko ima svoj način gledanja, ali ja tvrdim na kraju da je jako bitno da represivni sustav ima svoju kvalitetnu kontrolu i da je to u interesu istog tog sustava jer se time vraća sigurnost i povjerenje. Još bih napomenuo jednu bitnu stvar, a to je pitanje zaštite ljudskih prava. U ovom trenutku kad imamo jako puno novinskih članaka, informacija i svega ostaloga koji dolaze upravo ovo jesu načini na koji se mogu provjeriti pritužbe odnosno da li je neka primjedba na mjestu ili nije. Stoga, podržavamo bez obzira na to što su ograničene mogućosti samog odbora, podržavamo formiranje povjerenstava za rad po pritužbama i vjerujem da će to otklonit brojne situacije koje su do sada bile apsolutno nepokrivene. I još ću samo jednu stvar navest, hrvatska policija u situaciji bez obzira što smo izmijenili zakon koji je pružao mogućnost da puno toga bude nepokriveno, konkretno govorim o izlistima telefonskih brojeva da pitanje klopke, zamke ili eventualnoga mogućnosti legalnoga praćenja samo nalogom ravnatelja hrvatske policije više ne bude kao mogućnost jer je to bila naravno zamka i mogućnost da to bude zloupotrebljeno. Danas je i te kako potrebno pogotovo u situaciji šta se ne provodi odredba, uredba vezano za telefonske brojeve, vi morate znati da u Hrvatskoj još uvijek nema funkcioniranja vjerojatno pritiskom od strane velikih teleoperatera koji ne mijenjaju svoj stav i danas još uvijek možete karticu prepaid kupit kako vas je god volja na bilo kojem kiosku ili trgovini, ja se čudim kako još na ulici ne prodaju. To naravno nije moguće u nekim drugim zemljama, a razlozi su vrlo jednostavni, a to je nije pitanje kontrole i big brothera, nego je pitanje da ti u Italiji možeš kupiti telefonsku karticu bez ikakvo problema prepaid ali moraš, mora se znat tko ju je kupio i na koga glasi. Ovako dolazite do situacija da se provode 10-tine tisuća kontrola brojeva telefonskih od strane OTC-a temeljem zahtjeva hrvatske policije, šta je logično, pokušavaju pronaći veze i kontakte onih koji se bave kriminalom, koji naravno imaju tu prednost koju im je država ne provodeći uredbu zapravo omogućila, a to je da prepaid karticom osiguraju svoju jednostavnu komunikaciju koju je teško ulovit i koju je teško zapravo naći. Stoga u novinama vrlo često pročitate da je pronađeno 40 telefončića ili prepaidova ili nemam poima sličnih situacija, to samo govori o tome da je ovo još jedna od varijanti u kojima smo zaboravljajući provodit zakon i misleći da je to ovaj sloboda išli u krivom pravcu. A ja mislim da pitanje kupovine prepaida bez ikakvog problema bilo tko od nas da da svoju osobnu kartu i da se zna tko ju je kupio bi bio jedan isto tako značajan i dobar korak u postupanju koje bi olakšalo onda naravno rad i policiji i bilo bi puno jednostavnije zapravo to kontrolirati. Još jednom što se tiče povjerenstva za rješavanje pritužbi, bez obzira na to što su prošle godine oko toga vjerujem da je ovo početak daljnje izgradnje civilne kontrole uz naravno traženje da i pitanje parlamentarne kontrole i svih drugih bude na što jačem nivou. Ponavljam, to je u interesu upravo represivnog sustava odnosno konkretno policije i time se jača sigurnost i povjerenje. Zahvaljujem. Prvi je gospodin Stevo Culej, nema ga, gubi pravo. Drugi je gospodin Gordan Maras, nema ga, gubi pravo. Treći je gospodin Tomislav Žagar, izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Htio bih samo reći par rečenica vezno uz ovo važno povjerenstvo čiji se sastav predlaže ovom odlukom na temelju prijedloga Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Naime, evo prije svega kažem da ću, prije svega da kažem da ću ovo, ovu odluku podržati jer smatram da se radi ovdje o ljudima koji imaju i stručni i svakakav drugi kapacitet da obave ovaj posao koji im Hrvatski sabor namjenjuje. Druga stvar koju želim reći da u RH policija obavlja značajnu zadaću i da postupanja policije u skladu sa njihovim ovlastima moraju biti iznimno, iznimno kontrolirana i u tom smislu je važan civilan nadzor. Mi zapravo ovim današnjim prijedlogom imamo treću varijantu koja se od 2012. na ovamo protegla. 2011. bilo je, bila je kriva procjena opterećenja članova povjerenstva i opsega zadaća koje oni imaju tako da se zapravo vidjelo da oni ne mogu toliki, toliki opseg posla obaviti pa se izmjenama kasnije išlo ublažiti tu pojavu pa se predvidjelo osnivanje povjerenstava po policijskim upravama što se onda još više dodatno zakompliciralo stvar jer se nije moglo jednostavno imenovati toliki broj povjerenstava. I sad se našlo na kraju jedno rješenje imenovanjem centralne komisije na razini države od 9 članova, što svakako treba pozdraviti. 9 ljudi koji će ne samo nadzirati rad policije, već prije svega u skladu i s onim što policija ima u svom nazivu, što piše na njihovim službenim vozilima sigurnost i povjerenje koji će omogućiti svojim radom da se prije svega ima povjerenje u rad policije. Jer kolega Ostojić je s pravom sad u raspravi spomenuo i medijske natpise i doista po pojedinim slučajevima postupanja policije u javnosti se stječe dojam da se rad policije ne nadzire u dovoljnoj mjeri i da policajci rade sukladno svojim nahođenjima, a ne onome što im zakon propisuje. I upravo ovakav način nadzora i suradnje s policijom preko ovog povjerenstva će biti izuzetno dobar, ako naravno povjerenstvo obavi svoj posao jer ne smijemo zaboraviti da policijski posao je sve samo nije jednostavan posao. U tom smislu još jedanput naglašavam rad ovog povjerenstva, međutim ono što me sad brine u ovom trenutku, a nije nam do kraja jasno što je to što će ovo povjerenstvo ili na koji način će ono moć aktivnije djelovati kad utvrdi određene prekršaje u postupanju policije, dakle pritužbe građana gdje su povrijeđena njihova ljudska prava, na koji način će moći se uključiti da bi se sankcionirali oni koji su to napravili, ali što je još važnije da bi se spriječilo ili preveniralo daljnje takvo krivo postupanje policije čijim postupanjem su ugrožena ljudska prava. To je mislim ključna zadaća povjerenstva i ako na taj način postavimo i ulogu i zadaću ovog povjerenstva onda smo na dobrom putu da svi u RH se brinu oko ključnog pitanja, a to je sigurnost građana i zaštita ljudskih prava, ljudskih prava kako policajaca službenika u MUP-u, a tako i onih građana prema kojima policija postupa.

Jedan je monopol fizičke prisile podrazumijeva između ostaloga da policija primjenjuje zakonito određena sredstva prisile. Jedna od bitnih stvari koje ste istakli upravo u tom dijelu je, a to je da treba obraniti policijskog službenika koji svoj posao radi na temelju zakona i sukladno svim propisima i pravilima koje je to napravljeno. Spomenuo bih jedan od alata koji su izbačeni između ostaloga, a bili bi vrlo efikasni i mogli bi pomoći policijskim službenicima, a to su bile kamere. Sve moderne policije imaju kamere i time se zapravo policijski službenik štiti da radi svoj posao. Pilot projekt je započeo, odrađen, pokazao odlične rezultate, a ja zaista ne znam i ne želim špekulirat oko toga zašto je to nestalo, ukinuto i policajac ne može biti zaštićen jer kamera više nema. Uvaženi kolega Ostojić. Dakle slažem se s vama da je to ključno jer postupanje policije se provodi po jasnim pravilima, jasnim protokolima, međutim u praksi u životu je to tako uvije, postoje određeni poremećaji, postoje nepredviđene okolnosti i u tim nepredviđenim okolnostima policajac može prekršiti svoje ovlasti. I u tom vidim ulogu ovog povjerenstva da ne samo da kazni takvog policajca nego da pomogne da se protokoli mijenjaju, da se postupanja policije mijenjaju, da budu svrsishodni jer na kraju krajeva i okolnosti u društvu se mijenjaju.

Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege. Ovaj prijedlog je dobar, ovaj prijedlog je potreban i ovaj prijedlog je čudan. Zašto je dobar i zašto je potreban, ne treba naglašavati, a zašto je čudan treba problematizirati. Čudan je upravo zbog toga što članovi ovog povjerenstva nemaju gotovo nikakve ovlasti. Ja smatram na temelju zakonskih odredbi čl. 5. Zakona o policiji da smo mi članovima ovog povjerenstva osmislili samo njihovo starenje, ništa drugo i to imamo određene periode njihovog starenja. Prvo je u roku od 30 dana kada je netko saznao za nekakvu nepravilnost, upućuje prigovor i u roku od 30 dana rukovoditelj ustrojbene jedinice u MUP-u odgovara na taj prigovor. I podnositelj zahtjeva ima sljedećih 15 dana da uputi prigovor unutarnjoj kontroli koja opet ima 30 dana mogućnost da odgovori na taj prigovor i od 15 opet da prigovaratelj uputi zahtjev ovom povjerenstvu. Dakle, iznimno dugačak period da se u konačnici ne bi dogodilo ništa nego ono što sam u replici predlagatelju i rekao da se radi o apelu. Povjerenstvo će nam upućivati apele.

Tako da što se tiče policijskog postupanja možemo s velikim povjerenjem tvrditi da se radi o postupanju koje nije u velikoj mjeri korumpirano. Međutim, ono što pobuđuje poseban interes, a to su sumnje u korupciju u samo vrhu MUP-a odnosno službenika, rukovoditelja i dužnosnika koji u tom sustavu rade. Zamislimo sada jednu hipotetsku situaciju da zamjenik glavnog ravnatelja policije vozi u naseljenom mjestu 160 km/

Rezultat svega toga je da prekršajni sud u ovoj hipotetskoj situaciji u kojoj država u kojoj se takva hipotetska situacija odvijala nije država nego polu država, da prekršajni sud oslobodi zamjenika glavnog ravnatelja policije zbog toga što je bio na tajnom zadatku, a tajnost, kao što sam već rekao, proizlazi iz dubine i tajne njegove duše. Ova hipotetska situacija bi nam govorila o jednoj stvari, a to je da je potrebno provjeriti i netko bi trebao provjeriti zašto je zamjenik glavnog ravnatelja policije primjerice optužen za prekršaj, a ne za kazneno djelo obijesne vožnje. Zašto je ministar unutarnjih poslova, ako razvijamo ovu hipotetsku situaciju, rekao ili reći će da zamjenik glavnog ravnatelja policije kad bude pravomoćno oslobođen može se vratiti na mjesto zamjenika glavnog ravnatelja policije? A znamo zahvaljujući njegovim vozačkim vještinama da će se vrlo brzo vratiti jel tu vještinu je svladao makar vozeći po naseljenom mjestu. I sad se postavlja pitanje koje bi ovo povjerenstvo ili neko drugo trebalo razriješiti, a ono glasi, je li zamjenik ravnatelja, glavnog ravnatelja policije oslobođen zato da bi mogao biti zamjenik i dalje ili je morao biti oslobođen zbog toga što je zamjenik i što mora biti zamjenik? I u jednom i u drugom slučaju se radi o koruptivnoj volji.

Koruptivnoj volji se suprotstavljamo zakonima, institucijama i zdravim razumom. Ne smijemo dopustiti da nam ovo povjerenstvo ili neka slična povjerenstva budu samo zamjena i to utješna zamjena ili utješna nagrada za našu slabost. Naša slabost se treba pretvoriti u jakost, a jakost proizlazi iz zdravog razuma. Ovaj hipotetski slučaj nažalost nije hipotetski, on je stvaran i on se dogodio na području županije na kojoj ja prebivam, u Zadarskoj županiji. Ovaj slučaj je toliko nelogičan da ne da prkosi zdravom razumu, ne da prkosi moralu, nego on prkosi opstojnosti jedne države, države u kojoj je moguće se na ovakav način poigravati s tijelima, kojim se moguće na ovakav način poigravati s građanima, sa sigurnošću građana i sa zdravim razumom, nije država i sustav koji ovakvo nešto štiti nije sustav koji štiti građane nego je sustav koji izlaže građane. Povjerenstvu svaka čast, članovima povjerenstva svaka čast i želim im sretno vremenovanje u osmišljenoj starosti koju će provoditi u ovom mandatu, a nadležnom odboru ovog sabora, nadležnom radnom tijelu želim da pronađe način da zaštiti ovo povjerenstvo da ne budu samo utješna nagrada za nepravilnosti i bujajuću korupciju u elitiziranim područjima, elitiziranim tijelima koji bi trebali skrbiti o javnoj sigurnosti s kojima se država identificira. Ovakvi slučajevi ruše državu, ne udbe, ne nekakva tijela koja proizlaze iz budućeg ili prošlog sustava, ovo urušava državu, država je urušena i urušena je brzinom od 160 km/h u naseljenom mjestu, u tajnosti koja nije bila tajna i tajnosti koja ne pripada MUP-u.

Poštovani kolega Vučetić, potpuno ste u pravu, da kad ne želiš problem riješit onda formiraš komisiju, to je poznato. Međutim, postoji ipak jedan korak koji je ovdje napravljen, a to je da postoji i tijelo koje ima pravo makar to bio apel ili utvrđena okolnost može nastavit dalje radit, to je konkretno Odbor za unutarnju politiku ili Odbor za ljudska prava i tu će se uostalom vidjeti taj odnos. Drugo šta mislim da je jako važno, dobro ste primijetili da pitanje povjerenja se gradi između ostaloga i sa ovakvim slučajevima koji nažalost dođu u javnost. Moram tu reć da meni kao i vama nije treća stvar jasna, ako je tajni zadatak zašto su policijski službenici kažnjeni ako su štitili tajni zadatak vašeg iz Zadra? Evo, zahvaljujem bivšem ministru unutarnjih poslova što je potvrdio ono što sam u raspravi rekao i što je potvrdio ono što zdrav razum javnosti kaže. Radi se o iznimnoj sumnji i visokom stupnju sumnje da je nešto rađeno suprotno pravilima i suprotno zakonu. Ovaj apel i povjerenstvo koje će uputiti apel i ukoliko imamo radna tijela HS koja će shvatiti da taj apel treba rezultirati promjenom zakona, a da je zakon onaj koji mijenja praksu na način da bude usuglašena sa zakonom onda sve ovo ima smisla, ako ne onda živimo besmisao kršenja zakona i odsustva zdravog razuma u javnom prostoru. Kolega Vučetić, rekli ste da je osnivanje ovog povjerenstva dobro i potrebno, s čim se ja slažem jer treba imati građanski nadzor na rad državnih tijela, pogotovo ministarstva odnosno djelatnika MUP-a ali i čudan jer čudan zato što bojimo se uopće koja je funkcija ovog povjerenstva, želim im uspješan rad ali ako oni nemaju nekakvih važnijih i mogućih sankcija prema onim počiniteljima nekih nezakonitih radnji unutar sustava, onda će se svesti na ono osnuj povjerenstvo da zamagliš i ne riješiš problem. Imamo i saborsko tijelo, Odbor za pritužbe i prigovore koje često i ne dobije od nadležnih državnih tijela i ništa se ne dogodi, bojim se da će to biti i u ovom slučaju.

Ovo povjerenstvo ima funkciju u tom što će u svom izvješću obavještavati nadležna saborska radna tijela o postupanjima i o prigovorima koja su zaprimili. Međutim, i dalje ostaje onaj element da kadrove u MUP-u imenuje uglavnom saborska većina. Posredno ili neposredno, možemo se zavaravati na različite načine a u konačnici i izvješće prihvaća ili ne prihvaća saborska većina. Dobra je stvar što vidim u tome mogućnost da se senzibilizira javnost putem izvješća, putem saborskih rasprava i rasprava na saborskim radnim tijelima i da napokon ugledamo lice RH. Lice RH nije ono što konstruiramo u raspravama nego ono što vidimo na ulicama. U konkretnom slučaju, na ulicama smo vidjeli pomahnitalog vozača. Uvaženi kolega Vučetić, dobro ste rekli. Da bi ovo povjerenstvo dobro obavljalo svoju zadaću, moraju biti zadovoljena najmanje tri uvjeta, dakle moraju biti osobe izvan policije, hijerarhijski prije svega, moraju biti adekvatno financirano povjerenstvo i mora imat jasne ovlasti o provođenju postupaka iz svoje nadležnosti i da mogu izdavati obvezujuće upute. Mi smo od ta tri zahtjeva jedan ispunili a dva djelomično jer zapravo ovaj treći ne znam jel smo uopće ispunili na što ste vi naglasili. Na policijskim službenim vozilima piše „Sigurnost i povjerenje“, čovjek koji je vozio 160 km/h, izdao jedno i drugo, nit je poštivao načelo sigurnosti, a izazvao je veliko nepovjerenje građana i samim tim što je kasnije sud obrazložio to tajnošću, još je više i sam sud narušio i sigurnost i povjerenje i onda se postavlja pitanja može li ovo povjerenstvo vratiti sigurnost i povjerenje kako građana prema policiji, tako onda i policije prema građanima. Postoje dvije razine straha, jedan je neprihvatljiv strah, a to je kad se građani boje moćnika i to se naziva korupcijom i kršenjem zakona. Druga razina koja je prihvatljiva razina straha je kad se prekršitelji zakona boje nekoga. Ja bi htio da se svi prekršitelji zakona unutar MUP-a boje rada ovog povjerenstva, ne da im to bude etičko tijelo jer prekršitelji zakona etike nemaju nego da se boje posljedica koje rad ovog povjerenstva može proizvesti a te posljedice su sigurnost i povjerenje građana i strah prekršitelja zakona unutar sustava odnosno korumpiranih osoba. Poštovani g. potpredsjedniče, molim vas za pauzu od 10 min kako bi se konzultirao sa stručnim službama odbora povodom iznesenih komentara i primjedbi do sada u raspravi povodom ovog prijedloga sastava povjerenstva.